Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobré dopoledne.

Ono se to netýká jenom Insolvenčního rejstříku, do problémů by se dostaly i další informační systémy veřejné správy, jako je například exekuční rejstřík, u kterého se také čeká na novelu zákona, která zavede obdobnou úpravu jako u toho už zmíněného insolvenčního rejstříku. Jak jsem říkal, k pozměňovacímu návrhu se následně přihlásím v podrobné rozpravě. Také děkuji.

Já jsem nechtěla zdržovat druhé čtení, a to by znamenalo vyvolání, kdybych to vrátila garančnímu výboru, tak by to znamenalo hlasování dneska. Stahujete návrh na vrácení? Na zamítnutí necháváte. Opakování druhého čtení, takže zůstává pouze návrh na zamítnutí. Mám pro vás jenom informaci na základě dohody předsedů všech klubů budeme projednávat tento bod a poté budou následovat body 28 a 53. Budeme pokračovat v obecné rozpravě tohoto návrhu, tohoto sněmovního tisku... Není to pravda. Já jsem říkal, že se mi do toho nechce. Omlouvám se, pane poslanče, tuto informaci jsem neměla.

Pan poslanec Rozvoral omluvu přijímá.

Paní poslankyně?

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme proti novele jako celku. Nesmíme také zapomínat na důležité, a to opačné právo právo nepoužívat digitalizaci, ale normálně chodit na úřady. Mnoho lidí nechce jednat elektronicky, mít datovou schránku, bankovní identitu. Projednávání záměru i jeho legislativní podoba předložená... Omlouvám se, paní poslankyně, že vás přerušuji. Děkuji. Projednávání záměru i jeho legislativní podoba předložená Poslanecké sněmovně, jakož i související aspekty vyvolávají zásadní rizika pro zaměstnance, a to jak z hlediska samotného výkonu práce, tak i z hlediska jejich postavení a nároků.

Do doby přijetí tohoto usnesení nebyla odborová organizace, natož zaměstnanci nijak informováni, že je tento záměr připravován, natož že je navrženo usnesení vlády.

Po přijetí usnesení byly vytvořeny čtyři, později pět pracovních skupin Úřadem vlády coby předkladatelem navrhovaných změn. Do pracovních skupin byli přizváni zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří spolu se zaměstnanci dalších zainteresovaných subjektů, státních podniků Národní agentura pro komunikační a informační technologie nebo Státní pokladna Centrum sdílených služeb, jakož i dalších orgánů, například Ministerstva financí upozorňovali na rizika spojená se záměrem a postupem jeho realizace.

Za dobrý příklad nekompetentnosti lze mimo jiné považovat průběh jednání předkladatelů se zástupci bezpečnostní komunity, kdy žádný ze zástupců předkladatele návrhu zákona nebyl vybaven příslušnou bezpečnostní prověrkou, a to i přesto, že na jednání měly být projednávány utajované informace. Ze strany předkladatelů docházelo k opakovaným změnám zařazení dotčených útvarů i agend, změnám v názvu Digitální agentura.

Děkuji. Táži se, zase ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Táži se... dobře, pan předseda Michálek nechce tedy ještě promluvit, nebo chce? Táži se na závěrečná slova, jestli má zájem pan ministr? Pan zpravodaj? Také ne. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Petr Letocha, připraví se pan poslanec Ondřej Kolář.

Cílem pozměňovacího návrhu je zrušit ještě před nabytím účinnosti dosud platnou, nikoliv však účinnou úpravu automatického zřizování datových schránek fyzické osoby těm fyzickým osobám, které použijí prostředek pro elektronickou identifikaci v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.